A teď mi dovolte v souladu s tím, co je obsahem mého vystoupení, vás seznámit s informací, že v systému najdete pod parlamentním tiskem 301 můj pozměňující návrh, který byl zpracován společně s legislativou Ministerstva zdravotnictví a přesně řeší to, na co jsem posledně upozorňoval, tedy aby se vybalancovala situace poté, kdy byl zrušen regulační poplatek za pobyt v nemocnici. A prosím vás o následné schvalování tohoto návrhu ve třetím čtení. Děkuji vám. Děkuji panu poslanci Václavu Klučkovi. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Pan poslanec Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě. Děkuji, pane předsedající.

Bude to znamenat, že od toho okamžiku bude v systému zdravotnictví ta suma chybět. Pokud to nevíte, tak v okamžiku, kdy byly regulační poplatky zavedeny, byla změněna úhradová vyhláška a vlastně ta suma, která je vázaná regulačními poplatky, byla stažena z plateb pojišťovny. Ty poplatky jsou již odečteny z úhrady zdravotních pojišťoven pro jednotlivá zdravotnická zařízení. Zároveň bychom museli rozhodnout, kdybychom toto chtěli udělat, jakým způsobem bude tato suma nahrazena. Jinak se dostaneme do situace, ve které jsme se zrušením poplatků za den pobytu v nemocnici, protože ty peníze tam prostě nejsou. A já znovu opakuji, měli bychom jasně slyšet od pana ministra zdravotnictví, odkud se ty peníze vezmou a kdy.

Samozřejmě že chápu, že je nutné postupovat tak, abychom nebyli sociálně necitliví a tvrdí. Ale každé plošné rozhodnutí znamená obrovskou deformaci systému. Plošné rozhodnutí, které přivede do zdravotnictví peníze, nebo je odvede, ho v každém případě poškodí. Žádná analýza toho, jestli regulační poplatky něco regulují, nebo neregulují, neexistuje. Žádný seriózní průzkum v této věci není. Kdo tu činnost jako takovou vykonává, ví, jaký efekt ty poplatky mají. Děkuji. Děkuji panu poslanci Bohuslavu Svobodovi a nyní se s faktickou poznámkou přihlásila paní Soňa Marková. Elektronicky. Ta má přednost, pane kolego. Já bych chtěla v reakci na svého předřečníka říct jenom jednu věc. Nejsou. To znamená, že explicitně zákon nenařizuje, jakým způsobem se mají použít. To za prvé. Za druhé. Když jste ty poplatky zaváděli, myslím teď vy, kteří jste pro ně hlasovali, pravicová vládní koalice, tak jste se vůbec neptali, jaký dopad to bude mít na pacienty.

Uplynulo pár let a zdá se, že je to úplně neřešitelný problém. A jsem ráda, že tady zazněla jedna věc.

Poplatky měly být už dávno zrušeny! Děkuji paní poslankyni Soně Markové. Nyní s faktickou poznámkou... Nebo s řádnou přihláškou pan kolega Ivan Adamec. Já bych chtěl reagovat na paní Markovou. Ale ten důvod byl jasný. Prostě zájem o to vůbec nebyl. To mě velmi překvapilo.

Je také pravda to, že v těch nemocnicích se poplatky vybírají velmi zvláštně, to je pravda. Já shodou okolností předevčírem jsem tady málem vykrvácel a byl jsem odvezen do Vojenské nemocnice, kde jsem měl obrovský problém ten poplatek zaplatit fyzický problém. Nicméně pan doktor, mimochodem z Ukrajiny, mě velmi rád ošetřil a poplatek jsme řešili ex post. Pan kolega Svoboda mě předběhl. To je třeba říkat. Velké nemocnice to ustojí. Řešme tu situaci teď, takovou, jaká je! Já si myslím, že je potřeba říkat: Ano, chcete to zrušit, zrušte si to. Ale kde bude ten výpadek uhrazen? To mě zajímá nejvíce.

A prosím, opakuji, že jsme v podrobné rozpravě. Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, já se omlouvám, jenom krátkou reakci na paní poslankyni Markovou ke zrušení regulačních poplatků a též k jejímu pozměňovacímu návrhu v podrobné rozpravě. Samozřejmě regulační poplatky je možno zrušit a zrušeny pravděpodobně budou.

Ať je příjemcem kdokoli. A pokud se v budoucnosti ty finanční prostředky nahradí jinou formou, pak proč ne. A pro mě je ještě jedna věc podstatně zásadnější. Dobře, poplatky se nebudou vybírat, nahradí se jiným způsobem. Ale já vidím největší riziko v tom, že se zcela změní nebo upraví náhled pacientů na používání a využívání zdravotnictví a zdravotní péče, tzn. v uvozovkách vše je prostě naprosto zadarmo a roztočí se kolotoč toho, že se bude zvyšovat a využívat zdravotnictví tak, jak to bylo dřív. Toto riziko já považuji za daleko větší než to, že se poplatky zruší. Děkuji. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Kováčik, poté paní kolegyně Marková a potom pan kolega Mackovík.